9. Návrhy A, každý samostatně.

Dále hlasovat návrh A5, návrh A6.

Nebudeli přijat návrh H, hlasovat návrh A3. Budeli přijat návrh A3, je návrh D nehlasovatelný. Budeli přijat návrh J2, je návrh A10 nehlasovatelný, nebudeli přijat návrh J2, hlasovat návrh A10.

Není tomu tak. V tom případě bychom hlasovali, že budeme postupovat a budeme se řídit procedurou, kterou navrhl pan zpravodaj.

Je to hlasování číslo 175. Návrh procedury byl přijat. Prosím tedy o jednotlivé návrhy. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji. Přistoupíme tedy k hlasování, bod 1 návrh legislativně technických úprav, jak byly načteny, týkající se bodu A9 a C2, a to společně jedním hlasováním. Ano, zeptám se na stanovisko pana ministra. Pan zpravodaj? Děkuji. Ještě je tu žádost o odhlášení, tak vás všechny odhlásím, prosím o novou registraci.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Další prosím.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Další prosím. Děkuji.

Jedná se o zákonného zástupce, může smlouvu rozvázat. Pana zpravodaje?

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování číslo 178. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Další prosím. Za čtvrté, návrh I bod 16. Budeli přijat tento návrh, je návrh G3 kolegy Bendy nehlasovatelný, neboť je věcně totožný.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování 180. Přihlášeno 180, pro 35, proti 138. Návrh nebyl přijat.